Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechtěla jsem vystupovat to je sice replika kolegy Nachera, vaším prostřednictvím, paní předsedající, nicméně bylo zmíněno mé jméno, tak bych ještě chtěla jenom upřesnit, k čemu v minulém volebním období došlo. Já jsem zvážila, že problematika je v pořádku, že to je pro bezpečnost silničního provozu správné, a protože jsem se tak, jak říkal pan Kolovratník, vaším prostřednictvím, paní předsedající, zabývala problematikou dopravy na hospodářském výboru, tak v rámci ústavněprávního výboru jsem načetla pozměňovací návrh. Je pravdou, že toto zpracovala justice bez konzultace s Ministerstvem dopravy.

Nejenom minulá vláda, i současná vláda trpí zcela jistě tím, že někdy ministerstva ne zcela dobře spolu spolupracují anebo chtějí spolupracovat na některých věcech, tak se domnívám, že by bylo dobré zapracovat spíš na těch vztazích mezi ministerstvy, aby se dokázala mezi sebou domluvit a neřešila to přes poslance. Děkuji. Děkuji za dodržení času a nyní s přihláškou pan poslanec Sládeček. Pane poslanče, prosím. Vážená paní předsedající, milé dámy, pánové, kolega Kolovratník zcela podrobně řekl to, co jsem měl na mysli, a tedy postrádá smysl, abych to zde opakoval. Dle našeho názoru by měla tato úprava projít řádným legislativním procesem, ale vzhledem k tomu, že by včasné neschválení této právní úpravy dostalo do problémů řadu našich občanů, bude klub SPD hlasovat pro přijetí.

Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády a vážení kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný, protože většina těch argumentů již zazněla, jak ty, které jsou pro tento návrh, tak i ty jemné problémy, které tento návrh přináší, které zmínil pan kolega Kolovratník.

A kromě sankce se tedy snažíme i toho dotyčného řidiče vzdělávat, pracovat s ním, aby znovu to jednání neopakoval. Já to nechám v této obecné rovině, nicméně osobně považuji tuto část našeho systému, kromě sankcí mít tam i tuto část, tedy vzdělávací, praktickou, psychologickou, za velmi potřebnou a jsem rád, že se povedlo napříč celým politickým spektrem najít shodu.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velmi stručný komentář, většina podstatných věcí tady zazněla. Občas musíme dělat věci, které nám radost nedělají, ale jsou prostě nezbytně nutné. To je jeden z těchto příkladů, protože kdybychom opravdu nedokázali do 30. června problém v té původní, předložené a schválené podobě vyřešit, znamenalo by to, že by řádově tisíce lidí, kteří už fakticky byli potrestáni za svoji pirátskou jízdu, za nejzávažnější porušení silničních pravidel, by se nemohli dostat zpět ke svým řidičským průkazům. Proto přinášíme ve spolupráci a po vzájemné konzultaci úpravu, která by tohle mohla napravit, která to napraví. Zároveň si dovolím odpovědět na některé vyslovené výhrady. S ohledem na to, že celý ten systém tak, jak byl načten a schválen, předpokládá vytvoření informačního systému veřejné správy a vyžaduje i akreditaci lektorů, těch, kteří budou provádět právě ty terapeutické kurzy, tak to velmi obtížně může být předmětem hospodářské soutěže. V tomto směru podle mého přesvědčení a podle přesvědčení Ministerstva dopravy je ta výhrada lichá, tady v tom případě se v žádném případě nepostavíme proti evropské legislativě a proti evropským pravidlům.

Proto přicházíme s touto úpravou.

Z hlediska Ministerstva dopravy a příslušného ministra říkám, že tohle je opravdu nezbytný krok, krok, který v tuto chvíli už vlastně není možné příliš zpochybňovat, ale je nezbytně nutné podniknout tuhle úpravu tak, aby to bylo možné vůbec naplnit. Děkuji za pozornost. Také děkuji a mám tu ještě jednu faktickou poznámku od pana Oklešťka.

Pan ministr nebude reagovat, děkuji. Protože nepadla námitka proti postupu podle § 90, tak nyní rozhodneme právě podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.